Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Vzpomínám si moc dobře, že docent Svoboda tady jasně řekl, že on ten zákon podpoří, protože chce, aby zákon začal platit, ale že se vrátí k tomu, že ten jeden vzdělávací obor z toho zákona vypadl. A tímto on vlastně naplňuje ten slib.

Já bych si nikdy nedovolil, nikdy bych si nedovolil říct, že lékaři pediatři v nemocnici anebo lékaři pro děti a dorost jsou více nebo méně vzděláni. Prostě tak, jak to tady říkali předřečníci, buď je ten lékař dobrý, nebo lepší, nebo horší. Ale má to vzdělání podle toho vzdělávacího oboru.

Ale musíme si také přiznat, že zdravotnictví je o rozdělení kompetencí.

A toto si myslím, že je ten hlavní důvod, proč by skutečně vzdělávací obor praktický lékař pro děti a dorost měl být zachován, a proto já podporuji tento návrh zákona. Já jsem pro prostupnost těch oborů.

Takže skutečně jsem pro to, aby tento návrh zákona byl schválen. Dovoluji si navrhnout, aby tento zákon byl přikázán zdravotnímu výboru a zkrátit lhůtu na projednání na 12 dnů. To odpovídá i tomu, že bude zasedat v tom týdnu, kdy bude zasedat Poslanecká sněmovna, výbor pro zdravotnictví v úterý a je možné tento návrh zákona projednat. Děkuji za pozornost.

Vážené kolegyně a kolegové, já si vážím všech názorů, které zde padly.

To naprosto respektuji a na každém názoru je jeho racionální pravda.

My jsme měli výborný systém vzdělávání a říkali jsme, že podle Evropské unie to musíme dělat jinak. No a kam jsme to dopracovali? Já bych spíš dnes chtěl řešit jinou otázku.

Není to v rozporu se zákonem. Žádný zákon nestanoví, že pracovní doba je u lékařů s kapitační platbou od do. Samozřejmě kapitační platba je k tomu, že prostě se ten lékař stará o pacienty neustále.

Tam maximálně mohu konzultovat telefonicky. Takže řešme spíš tuto věc. Já bych skutečně si přál, aby tento návrh zákona byl schválen a abychom konečně zavedli do zdravotnictví pořádek, protože dle mých zkušeností a vědomostí zatím k žádné zásadní reformě zdravotnictví nedošlo, jenom o tom stále hovoříme. Děkuji a už vám slibuji, že nebudu hovořit. Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance Opálky.

Děkuji, pane místopředsedo.

Víte, my jsme ve správní radě řešili situaci, kdy zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit zdravotní péči pro občany, pro své pojištěnce. Zvažovalo se tedy, jestli se bude řešit situace finančně postihem, anebo nakonec vyhrál bonus. To znamená, že ti, kteří budou prodlužovat svoji provozní dobu, budou mít lepší financování za body. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že se do toho taky zahrnovala otázka návštěv pacientů v místě bydliště, protože s tím máme značný problém.

Tak jenom k tomu krátce. Nyní s přednostním právem pan předseda Sklenák. Děkuji za slovo. Prosím, pokračujte.

A současně jménem těchto dvou klubů vetuji i zkrácení lhůty, tak jak bylo navrženo panem poslancem Hovorkou. Já vám děkuji.